Zahajuji hlasování o návrhu na přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Poslední hlasování je tedy hlasování o zkrácení lhůty na 30 dnů, jak navrhl pan ministr. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování 156. Návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán petičnímu výboru jako garančnímu, dále bezpečnostnímu výboru a výboru ústavněprávnímu. Děkuji panu ministru i paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.